Zopakuji návrh, o kterém budeme hlasovat.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Paní ministryně? Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že skutečně už vlastně opakujeme několikrát pořád dokola ty samé důvody, tak jsem si nechala závěrečné slovo, protože víte, že jsem velmi aktivně vystupovala i v rámci všech čtení, abychom si o těch věcech řekli. Mám tady tedy jenom pár poznámek k dnešnímu projednávání. Vládní verze beze zbytku, kolegové, naplnila dohodu se Svazem měst a obcí a Svaz měst a obcí dal ve finále záporné stanovisko, proto se samozřejmě otevřela i ta debata na půdě Sněmovny. Dotkli jste se tady nákladů.

A znovu podotýkám, že stát si u obcí platí 4 miliardy ročně

Tak prosím. za výkon přenesené působnosti, takže je to státní kompetence, kompetence státu, gesce státu a stát i za to u obcí platí. Sněmovní verze vychází na 4,1 miliardy a je to způsobeno tím, že jdeme o jednu platovou třídu výše u úředníků stavebních úřadů tak, abychom skutečně zajistili vysoce kvalifikovanou sílu. Co se týká legislativního procesu, znovu opakuji, že jsme naopak prošli celým legislativním procesem. To, co dneska už nebývá zvykem, věcný návrh zákona, k tomu meziresort.

Zasedala Legislativní rada vlády a Legislativní rada vlády všechny ty argumenty, které vy jste tady dávali, ochrana veřejných zájmů, a tak dále, prodiskutovávala i se zástupci Nejvyššího správního soudu, kteří byli přítomni na Legislativní radě vlády, a dala návrh na schválení. Snižujeme byrokracii, proto mluvíme druhým dechem, že se samozřejmě sníží počet úředníků. A když mluvím se starosty, tak oni říkají: Ano, když jsme si to přečetli, tak je úplně jasné, že když jsme dneska měli čtyři úředníky vzhledem k tomu, že tam jdete do těch apelačních principů a tak dále, tak jim je jasné, že budou potřebovat jenom dva. Jenom bych se tady ještě ráda dotkla toho, že jste samozřejmě kritizovali 26 novel.

Všechny ostatní novely byly způsobeny změnou složkových zákonů. Samozřejmě kam jsme to dopracovali, víme všichni, proto jsme se snažili všechny problémy pojmenovat, a takto jsme to připravili, aby to bylo skutečně poskládané ze všech problémových věcí. Rozhodnutí bobtnají tady zaznělo, že máme mnoho dotčených orgánů.

Samozřejmě i my máme průzkumy a z těchto průzkumů vyplývá, že 80 % občanů, nikoliv úředníků, občanů chce odpolitizování, právě to, aby to nebylo v gesci obcí, protože skutečně se tam naráží na některé věci, které s tím souvisí.

Nemáme jak, opravdu to obcházíme velmi nešťastně. Prosím vás, i v opozičním návrhu je návrh Nejvyššího stavebního úřadu.

A co se týká průzkumu, který tady byl zmiňován, tak mě naopak potěšil průzkum Sdružení místních samospráv, kdy na první dobrou 40 % úředníků řeklo, že přejde, a 24 % řeklo, že zůstanou na obci.

Zároveň se tady hovořilo o místní příslušnosti.

Pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, prosím, nejdříve si zjistěte fakta, protože celá věc se má tak, že jsme museli čekat na předání spisu od Magistrátu hlavního města Prahy.